Ptám se navrhovatele a vidím, že má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře máte ještě nemáte slovo, dokud se nezklidní situace a neztiší hluk ve Sněmovně.

Dále tímto návrhem jsou provedeny některé technické úpravy, zejména pak legislativní úpravy související se správním řádem a novým občanským zákoníkem. Návrh zákona byl projednán ve druhém čtení, k zákonu byly uplatněny čtyři pozměňovací návrhy, jež jsou vedeny jako ST 380/3. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Prosím, pane zpravodaji. Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, garanční výbor na své 22. schůzi dne 4. června doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve 3. čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: prvním hlasováním pozměňovací návrhy legislativně technické v jednom bloku, v druhém hlasování o zákonu jako celku. Poměrně jednoduchá procedura. Procedura je jednoduchá. Namítá někdo něco? Nemyslím si, že je to něco nemusíme o tom hlasovat, o proceduře, protože jsou to jenom dva kroky, které nikdo nezpochybňuje. Můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování. Legislativně technické úpravy. Vaše stanovisko?

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh. Druhým hlasováním budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Garanční výbor doporučuje. Pan ministr?

Protože bylo hlasováno o těch návrzích, tak přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.